Rád bych řekl, že návrh zákona se předkládá z důvodu účelného podpoření udržení dosavadního stavu počtu chovaných hospodářských zvířat.

Vícekrát z tohoto místa různí z nás tady o důležitosti řešení tohoto problému, této situace, hovořili. A zde je jedna z velmi efektivních možností, jak ten nepříznivý vývoj zvrátit. Například sociální dopady do života obyvatelstva ve venkovských oblastech, kde chybí chov hospodářských zvířat, nebo byl v politice minulých mnoha let značně omezován. Jedná se o pojištění zaměstnanosti přímo v menších obcích, větší přidané hodnoty hospodaření tamtéž. Uchování živočišné výroby zajišťuje rovněž rozvoj zaměstnanosti v mnoha dalších návazných odvětvích, zpracovatelských odvětvích i těch, která pro chov hospodářských zvířat věci potřebné dodávají.

Podpora jejich chovu vrácením části spotřební daně za motorovou naftu je tak nepřímou podporou omezování uvedených negativních vlivů, které se ve státním rozpočtu v mnohem větší míře promítnou i v jiných oblastech, které omezují výdaje či zvyšují jeho příjmy.

Paní a pánové, zaslechl jsem ještě před zahájením dnešního jednacího dne na tiskových konferencích několik návrhů nebo názorů, které jsou připravovány s tím, že je třeba některé věci pozměnit.

V případě, že bude tedy vetován postup podle § 90 odst. 2, tak potom v průběhu projednávání si dovolím navrhnout zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 30 dnů. Rád bych, aby nejen ti, co jsou podepsáni, zástupci těch klubů, které tedy tím podporují tento návrh, ale aby i ostatní, kteří se nenašli, nebo nenašli čas či odvahu podepsat tento návrh, návrh zákona podpořili. Děkuji vám za pozornost.

Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vláda pokládá nynější systém vrácení spotřební daně za velice složitý, protože obsahuje např. sedm skupin vratky daně pro různé činnosti.

S návrhem naopak se ztotožnilo Ministerstvo zemědělství.

Vládní stanovisko upozorňuje také na nesplnění materiálních podmínek pro možnost použití postupu podle § 90 odst. 2 zákona 90/1995 Sb., kdy je pouze konstatováno, že přijetím tohoto návrhu se zabrání nabytí účinnosti již přijatého zákona. Chybí však zdůvodnění.

Ale předtím ještě s přednostním právem je přihláška pana předsedy Miroslava Kalouska.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji.